Děkuji, paní poslankyně. Připraví se paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo.

Je to kulturní památka, která je součástí kulturního dědictví.

Obnova památek má při realizaci vysoký podíl mzdových nákladů, je to minimálně 50 %, a z toho vyplývá i vysoká návratnost prostřednictvím odvodů na sociální pojištění a DPH. Rekonstrukce památek přináší zakázky firmám a každá opravená památka generuje nová pracovní místa. Navrhuji, aby o tuto částku, kterou navrhuji, byla naopak ponížena kapitola 323 rozpočtu, to je položka podpora projektů integrace příslušníků romské komunity. Zde se domnívám, že dlouhodobě nejsou doložitelné konkrétní hmatatelné výsledky, a mám velké pochybnosti o účelnosti vynakládání těchto částek. Už to ostatně zde ve vztahu k neziskovým organizacím v této diskusi zaznělo vícekrát.

Nyní přistoupím k představení druhého pozměňovacího návrhu, který najdete ve sněmovním systému pod čtyřmi tisky.

Je to vlastně vždy různá varianta jednoho pozměňovacího návrhu, jedné myšlenky, a to je ta, že navrhuji poskytnout finance Ministerstvu dopravy, tak aby mohlo tyto peníze dále posunout polygonům a firmám, které zabezpečují výuku bezpečné jízdy. Zabezpečují tuto výuku jednak pro civilní osoby, jednak pro řidiče veřejného sektoru, pro policii, pro záchrannou službu a výsledky jejich činnosti jsou také doložitelné.

Děkuji za pozornost i podporu pozměňovacím návrhům. Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vás ráda požádala o podporu změny v rozpočtu kapitoly 334, která se týká Ministerstva kultury. Jedná se o dvě změny a obě dvě změny se týkají osobních nákladů.

Ale památky, galerie, muzea nemohou vykonávat a dobře plnit svou funkci, pokud tam nejsou kvalifikovaní lidé. Ministerstvo kultury například zřizuje 29 příspěvkových organizací, a když vezmeme třeba Národní památkový ústav, tak ten zase má pod sebou řadu zámků, možná si to ani neuvědomujeme, které zámky a které památky navštěvujeme, že jsou právě pod touto správou. Celkem je v příspěvkových organizacích zaměstnáno necelých 6,5 tisíce zaměstnanců a právě prostřednictvím těchto zaměstnanců může lépe plnit Ministerstvo kultury svou roli, kterou se domnívám, že neplní rozhodně na sto procent, a to je určitá kulturně výchovná činnost.